Děkuji.

Děkuji. Vážená nepřítomná paní ministryně, moje interpelace, jak bylo řečeno, se týká podpory cestovního ruchu. Jedná se zhruba o 9 tisíc subjektů cestovních kanceláří, agentur a průvodců, kteří jsou jeho páteří. Dnes trvá kritická situace tohoto oboru již sedm měsíců. Ne tedy několik dnů nebo týdnů, ale plných sedm měsíců. Sedm měsíců, ve kterých je většina cestovních agentur téměř bez příjmu. A podle odhadů a současného stavu se dá předpokládat, že tento stav zdaleka nekončí. Vláda cestovním kancelářím navrhuje podporu až do výše 2,75 % z plánovaných tržeb roku 2020. Můžete mi prosím říci, jakým způsobem ministerstvo vypočítalo výši podpory a jak máme vnímat ono až do výše? Jaká tedy budou kritéria a podle jakého klíče se bude podpora rozdělovat? Jako podporu cestovních agentur vláda nabízí 500 korun za zrušený zájezd, resp. uzavřenou smlouvu v období od prosince 2019 do října 2020.

Taková pomoc je potom pouze mediální, nikoliv faktická. A v případě průvodců je vládní pomoc vázána na podmínky, které jsou dle mého diskriminační. Aby průvodce dosáhl na státní pomoc, musí si zdarma odpracovat deset hodin ve školství nebo si udělat rekvalifikační kurz. Můžete mi vysvětlit proč? Nakonec se ptám, jakým způsobem byla stanovena celková suma 500 milionů korun, alokovaná na všechny zmíněné kompenzace.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já chápu, paní ministryně je omluvena z dobrých důvodů.

Já bych chtěl apelovat na to, aby Česká správa sociálního zabezpečení, potažmo ministerstvo se pokusily skutečně najít řešení té situace, aby ty firmy nemusely celou tu podporu, na kterou ze zákona měly nárok, akorát tam udělaly velice marginální administrativní chybu, aby ji nemusely vracet, případně aby ji nemusely vracet celou. Chtěl bych apelovat na to, aby ministerstvo a Česká správa sociálního zabezpečení hledaly řešení té situace, jak to udělat legálně, případně ať navrhnou nějakou drobnou změnu zákona místo toho, aby ta odpověď byla: nedá se nic dělat, musíme to vymáhat. Mně to prostě přijde extrémně necitlivé v této situaci po některých firmách vymáhat sociální odvody za stovky tisíc, když přitom reálně čerpaly z dobrých důvodů a měly na to nárok, ale udělaly tam skutečně nedoplatek typu jedna koruna nebo něco podobného. Děkuji vám.

Já na dálku přeji paní ministryni brzké uzdravení a návrat. Na jaře jsem kritizoval systém Antivirus s tím, že stát sice pomáhá zaměstnancům udržet 100 % jejich příjmů, ale tíži toho kroku nechává na podnikatelích, kteří ze zavřených provozů musí mzdy doplácet včetně veškerých daňových povinností. Na jejich úkor tak mohly tisíce zaměstnanců sedět doma za stoprocentní plat. Byl to dle mého velmi nesystémový parametr, když si uvědomíme třeba, jak je nastavena nemocenská podpora nebo jak funguje v okolních státech kurzarbeit. Je dobrou zprávou, že se vám nyní podařilo u firem, které vláda nechala svým nařízením zavřít, navýšit podporu v programu Antivirus na 100 % mzdových nákladů a současně navýšila limit pro podporu na 50 tisíc korun. To na jednu stranu řeší mzdy u zaměstnavatele, ale na druhou stranu bohužel pokračuje v nesystémové a populistické politice stejné odměny s prací i bez práce. Mzdové náklady však představují pro podnikatele pouze část jeho povinností, které po nich vyžaduje jejich činnost, a ty ostatní povinné platby vedou dále mnohé firmy při zavřených provozech k úpadku.

Bohužel byl tento nástroj v červnu schválen s parametry, které byly nastaveny tak, že na tuto podporu nemohly dosáhnout skutečně postižené firmy, protože jednoduše nebyly schopny dodržet požadované parametry výše mezd a udržených pracovních pozic. Dalším nespravedlivým parametrem bylo nastavení limitního celkového počtu zaměstnanců.